Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Zatím mám pro vás pouze tu informaci, že já hlasuji s kartou číslo 6. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Petr Adam pracovní důvody, pan poslanec Vojtěch Adam zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek osobní důvody, pan poslanec Bendl osobní důvody, pan poslanec Bezecný osobní důvody, pan poslanec Beznoska osobní důvody, pan poslanec Brázdil pracovní důvody, pan poslanec Farský osobní důvody, pan poslanec Fiedler osobní důvody, pan poslanec Gabrhel rodinné důvody, pan poslanec Grebeníček osobní důvody, pan poslanec Grospič osobní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, pan poslanec Kalousek osobní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Klaška rodinné důvody, pan poslanec Kolovratník rodinné důvody, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, pan poslanec Kučera osobní důvody, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková osobní důvody, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin rodinné důvody, pan poslanec Nykl rodinné důvody, pan poslanec Ondráček osobní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Plzák rodinné důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Rais pracovní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Seďa rodinné důvody, paní poslankyně Semelová rodinné důvody, pan poslanec Schwarzenberg osobní důvody, pan poslanec Skalický osobní důvody, paní poslankyně Strnadlová zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka rodinné důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, pan poslanec Šincl osobní důvody, pan poslanec Štětina osobní důvody, pan poslanec Toufar osobní důvody, pan poslanec Tureček osobní důvody, pan poslanec Velebný zdravotní důvody, pan poslanec Vondráček rodinné důvody, pan poslanec Zavadil osobní důvody, paní poslankyně Zelienková rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek osobní důvody a pan poslanec Vozka zahraniční cesta. Ze členů vlády se omlouvá pan ministr Herman pracovní důvody, pan ministr Chovanec pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody a paní ministryně Válková do 10 hodin rovněž pracovní důvody.